Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, nechci dnešní debatu zbytečně protahovat. Kolega Hovorka tady přednesl celou řadu důvodů, s kterými musím souhlasit. Já jsem se tím problémem zabýval velmi mnoho, protože na jednu stranu vím, že údaje o kvalitě zdravotnictví nemůžeme získat žádným jiným způsobem než kompletní analýzou všech léčených a vyšetřovaných případů.

Opakovaně jsem odpověď nedostal takovou, aby mě uspokojila.

A to je problém, který mě nakonec donutil k tomu, abych tady z tohoto místa řekl, že nemůžeme jako ODS takovéto prolomení osobních údajů občanů podpořit. Nemůžeme podpořit něco, o čem nevíme, jak to bude fungovat, jak to bude zajištěno. A hlavně také ani nevíme, jaký je důvod tak velikého plošného shromažďování údajů.

Děkuji. Dvě faktické poznámky.

Pane předsedo, děkuji za slovo.

Prosím, je to technická věc. Zamyslete se, zda je cennější život, anebo to, že budeme někde ohledávat mrtvého člověka a přitom neposkytovat potřebnou přednemocniční neodkladnou péči. Ono to je totiž o penězích.

Tím nemyslím to, když jsme vyzváni a jedeme k pacientovi, který je v bezvědomí, to je ztráta životní funkce, a následně tam zjistím, že je mrtvý, tak ho ohledám. Ale v případě, že někde doma nebo v domově důchodců někdo umře, tak přece na to není potřeba výjezd záchranky. Ještě jednou, moc vás prosím, zamyslete se. Není to politikum. Ano. Pan poslanec Vyzula. Děkuji, pane předsedo. Kolegyně, kolegové, znovu žádám o klid. Prosím, abyste se usadili, abyste nediskutovali s ministry a dalšími a vyslechli zatím posledního přihlášeného do rozpravy. Děkuji, pane předsedo. Dobré dopoledne, dámy a pánové.

Nejen trochu, ale i celou svou váhou. Trošku mě překvapil názor pana docenta Hegera. Prostřednictvím pana předsedy bych mu chtěl vzkázat na jeho otázku, jaký je praktický dopad současných registrů. On si na to trošku sám nakonec odpověděl, ale nicméně bych mu rád ukázal dvě publikace. Ale toto je publikace.

Ano, může. Ale neprovedla a neprovádí. A nikdy... Nevěřím tomu, že by je někdy provedla.

Nemohu ji prosím... Ale je to k nahlédnutí samozřejmě u mě k dispozici. Druhá podobná kniha menšího rozsahu ukazuje jenom kolorektální karcinom. První, prosím vás, na světě! Neví to ani ministerstvo.

Takže to je důsledek, to je praktický důsledek toho, že registry fungují. A bez rodných čísel, tak jak tady bylo opakovaně řečeno, že rodná čísla nepotřebujeme, bez rodných čísel bychom vůbec nemohli zjistit například to, že nádory střeva se více vyskytují třeba v Plzeňském kraji. Omlouvám se teď Plzeňskému kraji, ale to může evokovat další studie, hlavně epidemiologické, které by měly zjistit příčinu, proč je to zrovna v tom daném kraji. Trochu mě mrzí názor pana poslance Hovorky, který říká, že návrh je připraven špatně. On velice dobře ví, jak moc se tomuto zákonu věnoval právě docent Dušek a Ministerstvo zdravotnictví vůbec a jak pečlivě ten zákon připravovali, jak diskutovali se všemi možnými partnery, ať to byl Úřad na ochranu osobních údajů, ať to byla legislativa napříč problematikou.

Ale tento registr má osm stran. Sami vidíte, že tam je řada celá řada údajů, které musí zdravotníci vyplňovat. Pokud schválíme tuto novelu, tak budou muset dělat jenom 30 % z tohoto, co je zde uvedeno.

Ten formulář není tak rozsáhlý, má jenom tři strany. Ušetříme práci lékařům, ale i zdravotním sestrám a oni se budou moci více věnovat svým pacientům. Jinak si myslím, že všechno bylo dost řečeno. A na některé argumenty, které zde byly uvedeny, opravdu si myslím, že nemá cenu ani odpovídat, protože všichni máte zdravý rozum, a věřím, že to dopadne dobře. Děkuji vám za pozornost. Také děkuji.